Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové.

Moje účast na hlasování je přesně tak, jak tady říkali mí kolegové, a jestli je o něco nižší, než je průměr, tak je to dáno tím, že vykonávám taky jiné povinnosti v rámci funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Prosím, máte slovo. Mé kolegyně a mí kolegové byli v uplynulých komunálních volbách velmi úspěšní. A představte si, že každý z nich to řeší jinak.

Je to normální a funguje to.

To fakt skutečně pokulhává. Ta debata je úplně potom jiná. Ale to fakt nemá žádnou logiku. A musím se připojit. Neznám pitomější statistiku jako předseda klubu, než je účast na hlasování.

Neznám pitomější statistiku. Co je mnohem cennější, aspoň pro normální standardní politickou stranu, jestli mé kolegyně, kolegové jsou schopni obhajovat náš politický program, přinášet pozměňovací návrhy, přesvědčovat vás i případně své voliče o tom, že hájíme jejich zájmy.

Slibuji.

Prosím, máte slovo.

A všechno, co proti tomu vytváří jakékoli legislativní návrhy, tak mně neskutečně, ale opravdu neskutečně vadí. Já bych byl poslední, který by měl hájit ministryni, ale udělám to, protože paní ministryně tady sedí současně jako poslankyně a hlasuje jako poslankyně. A já znám řadu činností, kdy ten člověk je v takovéhle funkci, koneckonců všichni vysokoškolští kantoři, kteří jsou současně lékaři, znají tuto situaci celou dobu od revoluce. A já bych chtěl říct závěrem jednu jedinou věc. Já bych byl strašně nerad, abychom se začali zase vracet k heslu každému podle svých schopností, každému podle jeho potřeb. Ono to znělo hrozně hezky, ale vzpomeňte si, kam to došlo, kam jsme to s tímto heslem dopracovali. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych chtěl stručně reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu Bauera, který mluvil o klouzavém mandátu. Já myslím, že to, že ministři mají extrémně nízkou účast na našich jednáních, je problém, a myslím, že klouzavý mandát je správné řešení tohoto problému. A to jsem už řekl ve svém vystoupení.

A pokud je pak lidé zvolí, já to budu respektovat. Pan předseda Bartoš, po něm pan předseda Kalousek, faktické poznámky. Prosím.

To všechno tady v té sněmovně zaznívá. Teď probíráme tedy kumulace platů. Jenom moje drobná reakce k tomu, co zde řekl pan předsedající. To, že to těm lidem nevadí, není pravda. A projevuje se to na volbách, že lidé nevěří politikům a snižuje se volební účast.

Takže to, že ti politici neodvádějí svoji práci nebo nějakým způsobem občané nejsou spokojeni, se projevuje rezignací na politiku.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já v rámci faktických připomínek.

Rozhoduje se, promiňte, podzákonnou normou, ale rozhoduje se centrálně. A protože se rozhoduje centrálně pro ty komunální i regionální politiky, tak je také zcela legitimní centrální úprava, ať už se nám líbí, nebo ne. A nic nám do toho není. Ale je to prosím centrální úpravou. Takže jakákoli centrální změna je legitimní. Pan poslanec Beitl s faktickou poznámkou, po něm paní poslankyně Válková také s faktickou poznámkou. Vážené dámy, vážení pánové. Vážená kolegyně Vildumetzová prostřednictvím pana předsedajícího, my se známe nějaké roky, já vás mám taky rád, ale v tomhle zákoně vás tedy opravdu nenacházím. Říci, že obecní rozpočty ušetří tím, když se zkrátí plat úspěšnému starostovi, který je členem Sněmovny... Já se považuji za úspěšného starostu, dvakrát jsem komunální volby vyhrál, vyhráli jsme je teď, nicméně byli jsme obejiti jako vítěz voleb a ta nová koalice, ve které jsou mimochodem i Piráti, už si připravuje asi jedno uvolněné místo a další odbor radnice, který bude stát miliony korun. Takže ta úspora přece je o tom úspěchu a úspěch na komunále je o práci a o výsledcích. Vy tady používáte neustále ten hledám vhodný přívlastek, radši ho nepoužiji pojem chodit do práce.